A pak taková ještě jedna perlička s tím EET a s tím, jak se to používá, protože tady někteří kolegové říkali, kde co jako viděli.

Tu fotku dodneška mám. Takže asi je to o té výchově, o těch lidech, a co chtějí, a je to i o tom naslouchání, co ti podnikatelé chtějí a co nechtějí. A ta dobrovolnost je to minimum, co pro ně můžeme udělat. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Takže vaše dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Za prvé EET tedy, EET, prosím pěkně, za prvé lidé vítali, protože se někde stávali konkurenceschopnými, a jsou to lidé, kteří bydlí na Moravě na středně velkých městech, anebo opravdu není to otázka Prahy.

Prosím, vaše dvě minuty. Tak děkuji.

Já tam těch rozdílů vidím několik. Za prvé ten druhý pilíř je nějaká dlouhodobá strategie země, kde by stálo za to, aby byla ve shodě koalice a opozice, stejně třeba jako energetická strategie, energetický mix země, což je věc, která rozhoduje na několik generací dopředu. V tom je opravdu podstatný rozdíl oproti zavedení EET jako nějaké jedné myšlence.

Ten úspěch to nemělo a zavádělo se to v době, kdy ostatní země od tohoto principu odcházely.

Tak tím vypršela vaše faktická a nyní pan zpravodaj faktickou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Férové vystoupení si zaslouží férovou reakci.

Elektronická evidence tržeb neeviduje všechny tržby, eviduje pouze tržby v hotovosti, neeviduje bezhotovostní platby, zároveň EET neeviduje náklady.

To by byly dvě ty nejdůležitější poznámky, které jsem si poznamenal. A faktická z místa, ano, prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Tak já děkuju. Já jsem neřekl, že to eviduje. Já jsem řekl, že by to mohl být nosič, to podotýkám, to je první věc, která tady funguje. A pak ta druhá věc, která je, a to byla tady diskuse, když byl ministrem financí pan Pilný, tak jsme tenkrát diskutovali, jak zabránit vlastně tomu daňovému úniku.

Děkuji za tu faktickou. A nyní tedy máme poslední dva přihlášené do obecné rozpravy.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, bylo zde již mnohé řečeno o elektronické evidenci tržeb, ve zkratce EET. To, co mi zde ale scházelo, je pohled ekonomické teorie, jakým způsobem přistupuje teoretická ekonomie k tomuto pro laickou veřejností velmi diskutovanému problému. Stručně řečeno, tržní ekonomiku chápeme jako hru podle určitých pravidel.

Jaké je základní otevírací pravidlo této hry? Nasadit si může pouze ten, kdo hodí šestku. Pochopitelně že nelíbilo, neboť taková hra by neměla žádný smysl. A stejné je to i u tržní ekonomiky.